Predlagatelj je Vlada RH. Rasprava je zaključena. Drugo, sve primjedbe i prijedlozi dostaviti će se predlagatelju da ih razmotri prilikom utvrđivanja teksta Konačnog prijedloga Zakona.

Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti, drugo čitanje, P.Z.E. br. 179. Predlagatelj je Vlada RH. Rasprava je zaključena. Molio bih državnog tajnika u Ministarstvu zdravstva poštovanog Tomislava Dulibića da se očituje o navedenim amandmanima. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Prihvaća se. I on postaje sastavni dio zakona. Ne prihvaća se. Brisanjem riječi: „namjerno“ izgubio bi se smisao odredbe i vezanih prekršajnih odredbi. Europska komisija inzistira na preciznom preuzimanju direktiva tako da bi brisanje navedene riječi moglo rezultirati primjedbom Europske komisije o nepotpunom preuzimanju navedene odredbe. Molim kolegicu Jelkovac. Povlačimo amandman. Pa onda prelazimo sada na glasovanje o Konačnom prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti. Molim vas glasujmo. Hvala vam.

Utvrđujem da je većinom glasova 115 za, 3 suzdržana donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti.

Rasprava je zaključena. Nakon što je rasprava zaključena Odbor za informiranje, informatizaciju i medije podnio je amandmane. Poslovnika o ovako podnesenim amandmanima mora se složiti većina nazočnih zastupnika. Dajem na glasovanje prijedlog da se provede rasprava o amandmanima odbora.

Utvrđujem da smo većinom glasova, 111 za i 10 protiv odlučili provesti raspravu o amandmanu Odbora za informiranje, informatizaciju i medije. Molim predstavnika predlagatelja da obrazloži podneseni amandman. Molim poštovanog kolegu Andriju Mikulića, predsjednika Odbora za informiranje, informatizaciju i medije. Izvolite. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene kolegice i kolege. Na temelju članka 199.

U nazivu odluke iza riječi „imenovanju“ dodaju se riječi „djela“ I drugi na točku prvu odluke u točci prvoj odluke, doktor znanosti Eduard Kunštek briše se. Obrazloženje.

Zahvaljujem. Otvaram raspravu o amandmanima odbora sukladno članku 199. stavku 2. u raspravi mogu sudjelovati samo predstavnici klubova zastupnika. Oprostite, prvi se javio kolega Bauk, nakon njega kolega Pupovac. Izvolite.

Zahvaljujem gospodine predsjedniče. U ime kluba SDP-a o amandmanu broj jedan ću govoriti ja, a o amandmanu broj dva kolega Stazić, pa sad vi vidite sa vremenom. Dakle, što se tiče prvog amandmana, on predviđa da se izabere dio članova nadzornog odbora i drugi amandman samo slijedi tu odluku. Hoće li opozicija pristati na to da njihovog predstavnika određuje većina ili da stavlja većina veto na predstavnika opozicije parlamentarne manjine ili ne? Dakle, ovih pola koraka unazad je jedan manevar kojim se pokušava poručiti ostavljamo mjesto ali ne možete vi koga hoćete nego se o njemu možemo dogovarati.

Kolega Stazić će nastaviti.

Dakle, mi smo već jučer cijeli dan u raspravi branili princip da parlamentarna većina ima pravo na tri, parlamentarna manjina pravo na jednoga. Unatoč cjelodnevnoj raspravi, jutros je ipak parlamentarna većina prihvatila našu argumentaciju i zbog toga ćemo mi glasati za ona tri kandidata koje predlaže parlamentarna većina jer to radimo iz svog demokratskog uvjerenja. Ne ulazimo u imena, ne tiče nas se koja su to imena i mi imena ne analiziramo. Pravo parlamentarne većine je da predlaže tri kandidata, mi u skladu sa time ćemo za ta tri kandidata glasati. Parlamentarna većina nije ni jučer ali ni danas prihvatila ime kandidata parlamentarne manjine. Našeg kandidata. Nije prihvatila ime. Doduše, danas je prihvatila donekle princip da ne bira sva četiri nego da izabere svoja tri a da se za četvrtoga otvara novi javni poziv i da za tog četvrtoga biramo kasnije. Jučer smo upozoravali i na gospodina Kunšteka, rekli smo da smatramo da se on nalazi u sukobu interesa, najavili smo da ćemo tražiti mišljenje Povjerenstva za sprečavanje sukoba interesa o tome, ukoliko on bude izabran i drago nam je da je parlamentarna većina danas ipak prihvatila naše argumente i od jučer i povukla ovog kandidata. Hvala. Imamo jednu repliku, poštovani kolega Grbin na dio izlaganja gospodina Bauka, izvolite. Zahvaljujem vam poštovani gospodine predsjedniče. Poštovani kolega Bauk, ja sam sada nakon svega što smo čuli u zadnjih deset minuta izuzetno zbunjen pa vas molim da mi pojasnite jer mi neke stvari nisu jasne. Konkretno nije mi jasno ima li među kandidatima koji su se prijavili, koji su izrazili želju da budu članovi nadzornih odbora oni koji bi se mogli smatrati kandidatima parlamentarne manjine? Jer iz istupa predsjednika Odbora za medije potpuno je jasno, imamo kandidate parlamentarne većine i imamo kandidate parlamentarne manjine. Dakle, pitam vas među ovima koji bi mogli biti izabrani danas, da li postoje kandidati koji bi se mogli smatrati kandidatima parlamentarne manjine? I drugo, dajte mi onda pojasnite ako imamo princip da parlamentarna manjina ima pravo predložiti kandidata koji bi ušao u nadzorni odbor HRT-a pa zbog čega ih mi onda ne biramo? Dakle, ako imamo kandidata, zašto ga ne izaberemo ako je sada proklamiran princip da parlamentarnoj manjini jednom mjestu u nadzornom odboru pripada?

I kolege me upozoravaju ima i nastavak koji ću prevesti na hrvatski, „ti ćeš lijepo da se ispričaš i ti ćeš se lijepo ispričati“ Dakle, postoji princip koji je i naveden ovdje, kojega je i predlagatelj amandmana i predlagatelj gospodin Mikulić rekao da parlamentarna manjina nekoga predlaže. Ima nekakvu kvotu. I postoji princip barem do sada da nismo raspravljali o tome tko će ući u čiju kvotu, dakle ono što su vladajući predlagali mi bi podržali bez obzira što nam se neki nisu sviđali. Ono šta bi mi predložili, oni bi isto podržali mada se i njima neki nisu sviđali, ali bez njih ne bi mogli biti izglasani i sada u ime SDP-a klub je predložio da bude jasno koji je kandidat, četiri amandmana na ovaj prijedlog odluke i to je gospodin Grgić koji je dosad bio jer mi smatramo i glasovali smo protiv njegovog razrješenja da je on bio dobar a kolege iz većine smatraju daje bio loš pa su ga zato i smijenili. Ali priznavajući i odustajući od tog kandidata, mi bi priznali da su oni u pravu. I priznali bi pravo njima da određuju tko će biti u naše ime. Dakle, slijedeći put mogu oni prigovorit na još nekog od naših kandidata pa ćemo onda opet morat, dakle ili je to predstavnik opozicije ili nije. To vam je nešto kao sa izborom hrvatskog člana predstavništva u BiH-a. Ili ga oni biraju sami ili im ga izabere netko drugi a nismo zato da nam ga izabere netko drugi. Hvala. Idemo na drugu raspravu, u ime Kluba zastupnika SDSS-a, poštovani kolega Milorad Pupovac, izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovane kolegice i kolege, Klub zastupnika SDSS-a, izražava zadovoljstvo što je Odbor za medije i informatizaciju, otvorio prostor da se postigne dogovor između vladajuće većine i opozicije, u pogledu 4. člana koji bi pripadao opoziciji. I nadamo se da će se to unutar opozicije usuglasiti, kako bi se ovaj postignuti dogovor, odnosno, ova gesta koja je napravljena od strane vladajuće većine i mogla realizirati. Što se tiče Kluba zastupnika SDSS-a u skladu sa raspravom koju smo jučer imali u Saboru, mi ne svodimo problem izvještaja HRT-a od 2014.-2016. bilo financijskoga, bilo programskoga vijeća, bilo funkcioniranje nadzornog odbora, samo na pitanje članova nadzornog odbora. Ono što nas brine, jeste opći trend pogoršanja stanja u toj za nas iznimno važnom javnom medijskom servisu. I mislimo da je to posljedica nekoliko faktora. Prvi faktor je to što je na snazi zakon, koji je donesen u vrijeme ravnatelja Gorana Radmana, o kojem su tijela, kao što je nadzorni odbor i programsko vijeće u značajnoj mjeri razvlašteni, a ovlasti su bile prenesene na upravu, odnosno, na ravnateljstvo. Time su i nadzorni odbor i programsko vijeće, zapravo postala neka vrsta raspravnih mjesta, a ne mjesta na koja se dijeli odgovornost, u pogledu izbora ključnih ljudi, kada je po sredi program, kada je po sredi uređivanje i ostavlja se samo na procjenu onih koji upravljaju kućom, to znači na ravnateljstvo i na upravu. Po našem mišljenju to nije dovoljno demokratski, po našem mišljenju to nije dobro i to se pokazalo u vrijeme toga mandata, gdje su izbijali i sukobi između nadzornog odbora i uprave, gdje su izbijali sukobi između programskog vijeća. I mislimo da je neophodno, da se pristupi što je moguće skorijoj, dakle, početkom sljedeće godine, izmjene zakona o HRT-u, kako bi se uspostavilo rješenje, koje će biti bolje od ovoga kako imamo sada. I pozivam naše partnere u vladajućoj koaliciji da se oko toga usuglasimo, da pokažemo da nismo zatvoreni, ne samo za raspravu o HRT-u, nego da nismo zatvoreni, zato da u tijelima HRT-a postoji što je moguće više demokratskih mehanizama i demokratskih sistema odlučivanja. A reduciranje statusa programskog vijeća i nadzornog odbora samo na fikuse unutar sistema upravljanja je loše stanje. To je bila jedna zamisao, kao je je možda imala dobre namjere, ali nažalost završilo se loše, završilo se loše po programsko vijeće, po nadzorni odbor i po samog ravnatelja. I iz tog razloga da bi se pojačala uloga i građana preko programskog vijeća, da bi se ojačala uloga i Sabora preko nadzornoga odbora, onda mislimo da je iznimno važno da se pojača njihova autonomija, a njihova autonomija će se pojačati, ukoliko će se njihove ovlasti pojačati u tom pogledu. I to je ono što Klub zastupnika SDSS-a i zajedno sa zastupnicima nacionalnih manjina, ostalih zastupnika nacionalnih manjina smatra važnim korakom u očuvanju javnog servisa HRT-a, kako televizije, tako i radija. Drugu stvar koju bi htio reći, tiče se redakcije, za nacionalne manjine. U programu Vlade, koja je usvojena, prije formiranja ove Vlade, je navedeno da će se početkom sljedeće godine, početi realizirati strukturiranje redakcije za programe nacionalnih manjina, kako na radiju tako i na televiziju, zbog toga što je dosadašnje rješenje nažalost nedostatno. I mi također predlažemo, da se za to u aktima HRT-a u njihovoj programskoj shemi, u njihovoj organizacijskoj shemi, otvori prostor za to da HRT, hrvatski radio, hrvatska televizija, imaju adekvatan prostor programski i sadržajni kada su posrijedi informacije i sadržaji relevantni za nacionalne manjine. Klub zastupnika SDSS-a nakon odluke jutrošnje odluke odbora za medije i informatizaciju, kao i nakon rasprave, razgovora sa našim partnerima će podržati odluku oko imenovanja ovako kao što je to odlučeno, odluku o izboru novoga sastava nadzornog odbora, kako javni servis, zbog krize koja se već duže vrijeme razvlači, odsustva nadzornog odbora, kako javni servis, HRT, ne bi dospjeli u kvizu, da ne mogu donijeti potrebne akte, oko proračuna za slijedeću godinu. kako ne bi mogli biti pripremljeni za sljedeće financijsko i programsko razdoblje. Svima koji su sudjelovali u postizanju ove vrste, kompromisa i dogovornoga rješenja želim izraziti zahvalnost, prije svega predsjedniku Kluba HDZ-a gospodinu Bačiću, kao i drugima koji su u tome sudjelovali i naravno svojim kolegama iz Kluba zastupnika nacionalnih manjina, doktoru Radinu i ostalima. Jedna je replika, poštovani kolega Bauk. Izvolite. Zahvaljujem. Kolega Pupovac, ja bi ipak od vas htio čuti jedan jasan stav o principu, jeste li za to da većina određuje koji će biti manjinski predstavnici? I to me baš zanima. Dakle, ovdje mi ne govorimo o tome jesu li oni povukli jednoga ili nisu. Dapače iz političkih razloga su to morali napraviti, jer znaju da nama više odgovara da izaberu četiri svoja jer bi onda mogli govorit o tome da je HRT stranačka televizija. Dakle, oni su to morali napraviti. Ali mene više zanima vaš stav. Jel' vama prihvatljivo da predstavnike manjine određuje većina? Ili da predstavnika talijanske manjine određuju predstavnici većine ili predstavnici svih drugih? I to mene zanima, dakle vaš stav. I ako je vaš stav takav da predstavnike manjine određuje manjina, onda ne možete biti za ovakav prijedlog. Zahvaljujem.

Kolega Pupovac, mikrofon vas molim. Poštovani kolega Bauk, što se tiče retoričkih figura, ja ne bih se služio novim retoričkim figurama na vaše igranje sa terminom manjina. Ono što je sasvim sigurno da ono što pripada vladajućoj većini ne bi trebala određivati opozicija i ono što pripada opoziciji ne bi trebala određivati vladajuća većina. Takva je bila dosadašnja praksa. I kao što vidite vladajuća većina je otvorila prostor da opozicija može predložiti svoje kandidate ili svojega kandidata za još jedno mjesto u članstvu Nadzornoga odbora. Tko će ti kandidati biti to je stvar usuglašavanja između stranaka vladajuće, između stranaka opozicije. Za sad smo čuli samo stavove, pojedine stavove SDP-a. Nismo čuli stavove ostalih opozicijskih grupacija i sad je prilika da se u narednom vremenu čuju glasovi svih i da se ti stavovi usuglase i da se dođe do rješenja koje će predstavljati rješenje ili stav opozicije. A inače načelan stav oko toga tko šta kome treba određivati sam vam rekao sasvim jasno. Idemo na iduću raspravu u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina poštovani potpredsjednik Sabora Furio Radin. Izvolite. Iako zastupnici nacionalnih manjina bi htjeli živjeti u društvu gdje uopće nije bitno da li će članovi Nadzornog odbora javne Hrvatske televizije biti članovi većine političke ili manjine političke nego da to budu stručnjaci i časni ljudi koji će moći odlučivati o tome da li HRT radi na osnovi zacrtanih ciljeva i vrijednosti i društvenih vrijednosti koje jedna javna televizija treba imati. Znači iako bismo htjeli živjeti u takvom društvu znamo da ne živimo u takvom društvu, pa onda izaberemo ono što nam se čini najmudrije u određenom trenutku. Ovo što je sad predloženo od člana, od predsjednika Odbora za informatizaciju i medije nam se čini logičnim slijedom razgovora, debate koja se odvijala u Parlamentu. A kad nešto proizlazi od rasprave u Parlamentu, na taj način da onda i promijeni odluku koja je unaprijed bila, koja je prije bila pripremljena za nas to znači jedna pobjeda u svakom slučaju parlamentarizma. Znači one politike koja nam kaže da živimo u svijetu mogućeg, a ne u idealnome svijetu. Znači živeći u svijetu mogućeg mi prihvaćamo da se ostavlja mjesto nakon rasprave da se ostavlja mjesto parlamentarnoj manjini ili parlamentarnoj opoziciji.

Jer iako mi sebe smatramo zajednicama već smo se naviknuli da nas smatrate manjinama i da pokušavate kao što je sada bilo vidljivo igrat se sa nama kad treba i kad ne treba pogotovo u takvim trenutcima kad nas se pita da li mi prihvaćamo da većina odlučuje o nama. A tko će odlučivati u Saboru ako ne većina? Živimo u takvom svijetu i doista to prihvaćamo, ali željeli bismo da i članovi Nadzornog odbora iz većine i članovi Nadzornog odbora i opozicije počnu napokon razgovarati o stvarnim, a ne igrat se sa nacionalnim manjinama, nego napokon razgovarati o stvarnim problemima nacionalnih manjina na javnom mediju. A koji su to problemi? To su kao prvo ono što je, počet ću od onog kojeg je spomenuo i kolega Pupovac redakcije nacionalnih manjina. Moja nacionalna manjina, talijanska nacionalna manjina je imala dvije redakcije u Rijeci i u Puli u prošlom sazivu kako da kažem u prošloj Vladi. Jer ja ne znam gdje ima više politika nego na HRT-u pa možemo reći u prošloj vladavini HRT-a. Jer na HRT-u ima više politike nego ovdje u Saboru. Redakcije su poništene, tako da uopće nema više redakcija pa niti nacionalnih manjina. To kad se tiče drugih programa, ima jedan značaj, kad se tiče nacionalnih manjina ima sasvim drugačije značenje. A koje to značenje?

Molim vas! Izvolite. Mi zapravo, vidim da oporba ne sluša ono što, to njih ne zanima [[Upadica Pupovac: Misliš manjina?]] Željeli bismo dakle imati opet televizijske redakcije koje niti jedna vlast, niti vlast lijeva, niti vlast desna i lijevo centar ili desnog centra nije uspostavila, a prije 1990. godine. postojale su tv redakcije nacionalnih manjina i postojali su programi. Dobro, prije su bili češći, a onda su bili rjeđi nakon svakih 15 dana, ali imali smo i dnevnike na jezicima nacionalnih manjina. To je sve nestalo. O nacionalnim manjinama se govori na televiziji i na radiju i u ostalim medijima, ali ovdje govorimo o HRT-u. Naravno govori se kada to čini, kada to predstavlja jedan problem.

Zaključujem. Nadam se da će Nadzorni odbor Hrvatske radiotelevizije sudjelovati u tome da nadzire pravilno postavljanje Hrvatske radiotelevizije, ne samo u financijskom pitanju, nego i u pitanju provedbe osnovnih ciljeva koje naravno postoji tu i Programsko vijeće koje tište, programskih ciljeva koji su zacrtani u pogledu politike nacionalnih manjina i probleme koji tište nacionalne manjine u ovom trenutku.

Zato prihvaćamo ovo rješenje i nadamo se da će se brzo upotpuniti i sa ovim petim članom, jer četvrti član je iz HRT-a i ovim petim članom da će se popuniti Nadzorni odbor kako bi napokon i prema nacionalnim manjinama i prema hrvatskom društvu općenito slijediti oni programi koji zapravo afirmiraju vrijednosti, pozitivne vrijednosti hrvatskoga društva i informiraju ljude, informiraju građane o takvim pozitivnim, o ostvarenju takvih pozitivnih vrijednosti.

Idemo sada na raspravu Kluba zastupnika HDZ-a poštovani kolega Branko Bačić. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Pa prije nego što se osvrnem na amandman Odbora za medije htio bih reći da dokle god u hrvatskoj javnosti bude percepcija da bilo koja politička opcija u državi, u Hrvatskoj upravlja vodećim medijskim servisom u Hrvatskoj gledanost i razina kvalitete, odnosno u prvom redu gledanost tog medija će opadati u konkurenciji sa ostalim medijima na nacionalnoj razini. Kažem percepcija jer je, može se postaviti pitanje na koji način od političkih stranaka u ovom trenutku ima tu moć da upravlja tim prevažnim javnim servisom. No, kako smo mi političari često skloni, a to se i danas vidi da u tom upravljačkom sektoru ili dijelu javnog servisa imamo svoje predstavnike kako bi onda presudno mogli utjecati na uređivačku politiku tog javnog servisa, potrebno je intervenirati u Zakon o HRT-u, potrebno je intervenirati u Zakon o HRT-u. I ono što znam to je da se o tome razmišlja na razini Vlade, na razini resornog ministarstva i ta izmjena bi išla u dva smjera. Prvi smjer je taj da se vrati značaj i uloga Programskog vijeća kao presudnog tijela u Hrvatskoj radioteleviziji koje kontrolira ulogu javne usluge koji promatra koliko i na koji način taj javni medij pruža i ispunjava svoju javnu ulogu u hrvatskome društvu. Ovakvim zakonom kojega je donijela vladajuća većina tada u vrijeme Kukuriku koalicije Programsko vijeće nema ulogu u tom javnom servisu koje je imalo prije. To je prva stvar. I druga stvar, potrebno je utvrditi bolji, kvalitetniji odnos između Programskog vijeća s jedne strane i Nadzornog odbora kojega mi danas ćemo ja se nadam izabrati, imenovati doduše ne u cijelosti umjesto četiri, tri člana. Prema tome, to je nešto što je potrebno napraviti intervencijom u Zakon o HRT-u, a inače Vlada priprema izmjenu medijskog zakonodavstva u Hrvatskoj i najavljen je Zakon o elektroničkim medijima čini mi se u drugom, u idućoj godini. Dakle, Zakon o elektroničkim medijima je planiran u planu normativni aktivnosti Vlade RH. Sada ću se vratiti dan amandman Odbora za medije. A prije toga ću još jednu digresiju navesti, a taj je da je zakonom kojeg je donijela Vlada SDP-a odnosno, kukuriku koalicije promijenjena odredba kojom je izričito pisalo da članovi nadzornog odbora, njih 4. obvezno jedan dolazi iz redova oporbe. Dakle, u zakonu kojeg je donijela HDZ-ova Vlada, tada je, odnosno, Vlada u kojem je HDZ bio najjači koalicijski partner 2010.g. jasno propisao je da nadzorni odbor od 4 člana ima jednog koji dolazi iz redova oporbe. Činjenica je da je SDP ipak imenujući nadzorni odbor, prihvatio kandidata kojega je tada HDZ predložio, ali je u normativnom dijelu, samoga zakona, ta odredba izbrisana. Dakle, toliko o tome, imamo li mi u HDZ-u ili nemamo želje da u nadzornom odboru HRT-a sudjeluje predstavnik oporbe. Kada smo to zakonom propisali, a onda je SDP ukinuo.

I ovo nije korak natrag. Ovaj amandman Odbora za medije, nije korak natrag. Zašto? Zato što smo sa ovim amandmanom, na poziciji koju već govorimo 5 punih mjeseci. A to je da ćemo izabrati nadzorni odbor i da će od 4 člana, 3 člana doći iz redova vladajućih, jedan da će doći iz redova oporbe.

Ja, tu se slažem s kolegom Pupovcem, nisam razgovarao sa svim predsjednicima klubova, koji dolaze iz redova oporbenih stranka, nego isključivo sa kolegom Baukom. Pretpostavljao sam da kolega Bauk, predlažući svog kandidata, je napravio, unutar oporbenih stranka, potrebne konzultacije, kako bi predložio kandidate iz redova oporbe. I opet ću ponoviti ono što sam već uporno ponavljao našim kolegama iz SDP-a, a to je da vladajući ne ulaze u izbor kandidata koji će doći iz redova oporbe. Ono što je za nas neprihvatljivo, u redovima vladajućih, a to je da u nadzorni odbor HRT-a imenujemo bilo koga, bilo koga od osoba, članova, prijašnjeg nadzornog odbora HRT-a, zašto?

I to je 4 puta utvrđeno i 2 puta Trgovački sud, jednom Viski trgovački sud i jednom Upravni sud. Kada je nadzorni odbor htio uspostaviti privremenog ravnatelja, temeljem Zakona o ustanovama, a ne temeljem Zakona o HRT-u. Dakle, ne ulazimo u to koga će kolege iz oporbe predložiti, na njima je da prelože. Osim u RH, 4 osobe koje su sudjelovale u radu nadzornog odbora, koji je ovaj saziv Sabora, 13. srpnja ove godine razriješio dužnosti članova nadzornog odbora, što je po nama kršio i po rješenjima hrvatskog pravosuđa Zakon o HRT-u. I držimo da onda nema potrebe, da netko od tih članova, tko je kršio taj zakon, danas bude član, gotovo najvažnijeg tijela, u toj instituciju, prema čijem zakon o osnivanju je bio dužan postupati. I ništa više i ništa manje. Prema tome, nije ovo korak natrag, niti pola koraka natrag. Ovo je naš stav, kojega smo rekli, a to je da što se nas tiče, oporba ima pravo na kandidata, kad ga preloži, mi ćemo ga prihvatiti.

Hvala lijepo kolega Bačić, bez obzira na intonaciju, ton, gestikulacije, koje ovako možda površnom promatraču izgledaju uvjerljivo ovo što ste sada vi govorili. Ali oni koji su malo upućeniji u činjenice koji znaju namjere koje stoje iza ovoga, vam ne mogu vjerovati, prije svega, zbog toga što ni ovi ljudi koji ste vi rekli, 4 po mišljenju vaše Vlade, odnosno, Ministarstva pravosuđa u Vladi gospodina Oreškovića. Znači ministar Šprlje je dao mišljenje da su se oni ponašali u skladu sa Zakonom o HRT-u, znači vaša Vlada im je dala za pravo. A s druge strane ukoliko vi zbilja toliko žarko želite podržati pravo opozicije, koje je opravdano da ima predstavnika u nadzornom odboru, to možete napraviti vrlo jednostavno. Možemo to sada riješiti i ne opterećivati više ni javnost ni HRT sa tim problemom, tako da glasate za gospodina, odnosno, za amandman kojeg je preložio Klub zastupnika SDP-a. Ne možete vi, gospodine Bačiću, niti HDZ diktirati koji će bit prijedlog opozicije. Znači, mi sad preložimo jednoga, vi ga nećete zbog određenog razloga. To onda nije prijedlog opozicije, to je prijedlog HDZ-a. Znači vi kažete možete preložiti, osim tih, tih i tih, koje HDZ ne želi. To je prijedlog HDZ-a i to ljudi moraju znati. Znači bez obzira još jednom kažem na ovo vaše dosta površno promatraču, možda i uvjerljivo gestikuliranje i ton i boju glasa, mi vam jednostavno ne vjerujemo u to. I ja vas molim da podržite naš amandman i da tu priču skinemo sa dnevnog reda. Kolega Maras, nisam ja razriješio članove nadzornog odbora HRT-a koji su bili u prošlom sazovu tog tijela već je to napravio Hrvatski sabor na prijedlog Odbora za medije a pročitajte molim vas, kad već vi niste površni, pa vas molim da pročitate odluku i obrazloženje o razrješenju. U tom obrazloženju piše zbog čega se razrješavaju dužnosti članovi prijašnjeg saziva nadzornog odbora HRT-a.

Ako smo utvrdili da je on jedan od članova odbora koji nije poštivao zakon, onda bi posve neprimjereno bilo od ovih istih ljudi koji su glasovali za njegovo razrješenje da sada ga prihvate kao kandidata i člana nadzornog odbora jer bi onda rekli da ono što smo prije par mjeseci tvrdili i ponovili odluke trgovačkog suda i upravnog suda i visokog trgovačkog suda onda bi apsolutno ispali nevjerodostojni jer držimo da ono što je rekao upravni sud je bio u pravu a to je da se u radu nadzornog odbora moraju kada se određene odluke donose vezivati na zakon lex specialis, a to je Zakon o HRT-u, a ne nikakav drugi zakon. I to je bio razlog, ja osobno ništa nemam protiv gospodina Grgića, dobio sam i njegov mail jutros i čovjeka ja mogu razumjeti, ništa osobno protiv njega nemam, nego imam obvezu poštivati odluku koju je ovaj sabor donio čini mi se 13. srpnja kad je razriješio taj nadzorni odbor. Druga replika, poštovani kolega Bauk. Zahvaljujem. Jučer ste imali četiri logičke pogreške a danas tri, ali ste kraće govorili pa u prosjeku je. Prva logička pogreška je da ne ulazite u tom koga će opozicija predložiti i onda ste dali uvjet koga ne možemo. Dakle, to je ulaženje, to je prva logička pogreška. Druga logička pogreška je to kažete da vi ne možete biti za gospodina Grgića jer ste ga razriješili ali osporavate nama pravo da budemo za njega jer smo glasovali protiv njegovog razrješenja. I treća logička pogreška, možda najvažnija je što pravu gospodinu Grgiću osporavate time da su neke pravosudne, upravni sud, čini mi se itd., rekli da taj nadzorni odbor kojemu on inače nije predstavnik, nije radio dobro a on je po ovome što mi imamo, slušao mišljenje Ministarstva pravosuđa, ali dobro, ministar se promijenio ali i Ured za zakonodavstvo Vlade RH čija se predstojnica nije promijenila još desetak godina, a s druge strane da on zbog toga šta nešto nije radio pa je sud nešto rekao će između ostaloga odlučivati zastupnici koji imaju ne kao tijelo, nego kao pojedinci također određene primjedbe pravosudnih tijela a bez takvih zastupnika inače vi ne bi imali niti parlamentarnu većinu. To je isto jedna logička mala ovako pogreška kao što i župana imate u jednoj županiji koji isto tako ima nekih problema sa mišljenjem policije, prekršajnog suda itd. Prema tome, to su tri logičke pogreške koje ja ipak želim upozoriti, dakle osnovno je pitanje jel' ima opozicija pravo ili opozicija ima pravo kad joj to dopusti parlamentarna većina. Kolega Bauk, bili ste ministar uprave, trebali biste poznati zakon i Ustav RH i biti oprezniji kada govorite o kolegama koji sjede s nama ovdje u ovom Saboru neovisno jesu li među vladajućima ili među oporbenim zastupnicima. Svaki zastupnik, svaki čovjek u Hrvatskoj, za svakog vrijedi načelo presumpcije nevinosti pa vas molim da budete oprezniji kada govorite o svakom od nas ovdje u Saboru. koga tko podržava, to je stvar odluke pojedinog zastupnika a ne ono što vi mislite da bi taj zastupnik trebao reći i kako bi se trebao ponašati. Nema nikakve logičke greške u mom izlaganju. Rekli smo jasno, a to je da članovi nadzornog odbora koji su bili na dužnosti do 13. srpnja zbog toga što po stavu i odluci ovoga Sabora nisu poštivali zakon, ne mogu biti članovi novog nadzornog odbora dolazili oni iz redova vladajućih ili iz redova oporbe. I to je naš stav kojega smo rekli prije pet mjeseci. Da smo tada mislili drugačije, kolega Bauk, ne bismo ih bili razriješili.

I ako vama to nije logično, ja ne znam kako vam na drugačiji način objasniti. Nitko ne ulazi u vaše pravo da izaberete ali morate shvatiti da ono što smo rekli da netko radi protivno zakonu, ne može sada biti argument da rečemo, ne, on je ok i nek' se vrati ponovno u nadzorni odbor HRT-a. U ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, poštovani kolega Ivan Pernar, izvolite. Uvažene dame i gospodo, princip da jednog člana nadzornog odbora bira opozicija a tri vlast je dobar princip, to je odličan princip. Međutim, ima jedan problem u toj kombinaciji a problem je slijedeći. Naime, i vlasti i opozicija, znači SDP-ov tip opozicije predstavlja zapravo iste neformalne strukture moći. Što to u praksi znači? Pa to znači u suštini cionistička agenda. To znači recimo vijesti iz okupirane Palestine nikada neće biti na HRT-u, nikada se neće osuđivati izraelska okupacija tih teritorija itd.

Možete li to objasniti? … [[Upadica se ne čuje.]] Hvala vam. Znači, ova upadica je jako dosjetljiva jer me želi srušiti u misli, ali nećete me srušiti u mislima.

I želim reći točno na koje stavke. I jedna je od ovih tu. Znači, Izrael je protjerao 1948.g. 750000 Palestinaca iz svoje zemlje, etički ih očistio i do današnjeg dana im ne dopušta povratak.

Kad je SDP vodio HRT, to je bila partijska televizija, koja je išla u toj mjeri za cenzurom, da je čak ukinula i sučeljavanje, predizborno koje je bilo, tj. trebalo biti 2015.g. To je bio jedan presedan. A HDZ-ov model upravljanja, televizijom, je isto u suštini cenzura, samo malo suptilnija. Usudio bi se reći, da u malo profinjenije metode. Međutim, za nas iz Živog zida, u suštini nema razlike, da li je u nadzornom odboru, svi iz SDP-a, svi iz HDZ-a ili miješano. Jer se neće raspravljati o ukidanju TV pretplate, jer nadzorni odbor nikad neće pokrenuti tu temu. Nikada neće u Otvorenom biti pitanje, da li je u redu, da manson, Marijan Handžeković, masakrira ovrhama u ime HRT građane. To pitanje nije nikada na dnevnom redu. Bilo niti će biti. Zašto? Zato jer je programsko vijeće, odnosno, nadzorni odbor i glavni ravnatelj HRT-a su u službi, odnosno, stavili su se u službu jednog čovjeka, jednog čovjeka koji je poznat kao kralj ovrha. I koji se hvali javno, ja sam izmislio taj model naplate TV pretplate i mi to ne možemo dovesti u pitanje. Zašto? Zato jer predstavnika Živog zida nema u nadzornog odboru, nema u programskom vijeću. Svi urednici koji su bili poslušni, oni ostaju, a oni koji su recimo progovorili o kriminalu, kao recimo Denis Latin, koji je napravio emisiju Latinica, o Tomislavu Karamarku, ne samo da nije emitirana ta emisija, nego je on smijenjen kao urednik. Da li je itko iz nadzornog odbora doveo to u pitanje. Zašto? A Aleksandar Stanković, kad se dovede u pitanje njegov lik i djelo, onda svi skaču na noge. Javlja se novinarsko društvo, ekipa iz HRT-a kaže, to je nedopustivo, pritisak na njega itd. A što je sa pritiskom na Denisa Latina? Što je sa pritiskom na Maju Sever? Koja je nakon gostovanja Kalinića, gdje je razotkrio zapravo kako funkcionira HRT, što su to mediji, ukinuta emisija. O tome nema rasprave. I na kraju, dolazimo do toga, da se kao tobože mijenja nadzorni odbor, a na kraju sve ostaje isto. I to je ta politika koja se zadnjih 25 g. u Hrvatskoj provodi. Radi se rošada figura. Glave se mijenjaju, kako bi rekao Glasnović, ali priča je uvijek ista. A priča se svodi na propagandu, propagandu u službi vladajuće stranke, svodi se na cenzuru, nad onima, koji ne misle kao vladajuća stranka. I zapravo ono što HRT nudi je jednoumlje. Toga ste svi svjesni i gospodo iz SDP-a i gospodo iz HDZ-a. Pitanje koje ja postavljam, hoće li novi nadzorni odbor prekinuti jednoumlje? Pa svi znamo da neće. To znači da Ivan Pernar, najpopularniji saborski zastupnik kojeg prati 230000 ljudi, nikada neće biti pozvan u Dnevnik HRT-a. Ali će biti pozvani razni anonimusi i marginalci. Zašto?

Neće. I nažalost, ne samo da kontrolirate goste, nego i kontrolirate i teme. Ne dozvoljavate da se o ključnim temama u Hrvatskoj raspravlja. Monetarna politika HNB-a. To što je HNB mjenjačnica, što je novac dug, što novac za kamatu ne postoji. Što se zemlja tovari dugom i tone u propast. To što je ove godine zabilježen najveći prirodni pad stanovništva u zadnjih 25 g. To su teme u kojima se na HRT-u ne raspravlja. Niti o njihovim uzorcima. Zašto se o tome ne smije raspravljati. Zašto nadzorni odbor ne prsili programsko vijeće da raspravlja o tim temama? O problemu ovrha HRT godišnje šalje 100000 ovrha. Masakrira građane s tim. Da li ste ikad čuli i jedu emisiju HRT-a gdje se raspravlja o tom pitanju? Jeste čuli, evo recite ako jeste? Vi možda smatrate da to nije problem i da je program HRT-a odličan i da nadzorni odbor u prošlom ili novom sastavu je sasvim ok. Ok, vi to smatrate, ja to ne smatram. I mnogi od tih 100000 građana misle da vi namjerno cenzurirate i skrivate tu temu. Da skrivate to što se za 1 kunu duga čovjeku lupi ovrha od 700 kuna. Dame i gospodo, to nije pošteno. Pa jer ga sam provodi. Sjećam se kada je netko bio kod Stankovića, onda je Stanković prigovorio za ovrhe, onda im je taj odgovorio pa vi sami na HRT-u provodite na isti način te ovrhe, masakrirate građane. Naravno Stanković nije onda doveo u pitanje model naplate ovrha HRT-a nego je preskočio na drugu temu. I to je ono što vi sustavno radite, svaki put kada se dotakne netko za vas škakljivo ili neugodno pitanje, mijenja se tema. Kažete gospodine Pernar, kaže, vratite se na temu.

Pokazuju vam to da vi već 2 godine iz HDZ-a obećavate da ćete zaštiti jedinu nekretninu od ovrha a deložacije su svakodnevne. Valutna klauzula je i dalje tu. 330 tisuća, još je Karamarko govorio da će spasiti blokirane. Karamarko se promijenio, a što se s blokiranim promijenilo? Ništa. Božićnice im se neće isplatiti na zaštićeni račun, ovršiti ćete im božićnice. Nemaju pravo na božićnicu? To vas nije briga. A znate zašto vas nije briga? I šta, kada da je vas briga, kao da je vas briga za te ljude što neće imati božićnicu. Nemam, moja plaća je 17 tisuća kuna, ali za razliku od vas mene je briga i za te ljude a vas nije. Ha gospodo, onda riješite da se isplaćuje božićnica na zaštićeni račun. Ja ću vam prvi skinuti kapu i podržati ću taj vaš prijedlog. Ali vas nije briga. Kao što vas nije bilo ni briga kada je kolega Goran Aleksić predložio da se kamate koje su banke nezakonito oduzimale građanima što je utvrđeno pravomoćnom sudskom presudom po sili zakona vraćaju ljudima koje su banke zapravo opljačkale. Na prijevaru su im uzele novac, koji im ne pripada [[Upadica predsjednik: Vratite se na temu kolega Pernar.]] Vratiti ću se na temu a tema je ta da nadzorni odbor ni o ovoj temi o kojoj je kolega Aleksić pokrenuo i predao amandman odnosno zakon a koji ste vi gospodo iz HDZ-a koji se predstavljate kao veliki domoljubi, nije tražio raspravu na javnoj televiziji. I zato jer je rasprava na javnog televiziji zabranjena o ovim temama, zato jer je nema zato se problemi ne rješavaju. Zašto? Zato jer se problem rješava samo onda ako je u fokusu medija. Ako nije u fokusu medija naravno da onda ne postoji ni percepcija problema. Ako ne postoji percepcija problema postoji li potreba da se taj problem rješava? Ne. I ovaj Sabor je jedino mjesto, odnosno jedini dio programa HRT-a gdje se tu i tamo može vidjeti ove teme. A zašto? Znate zašto? Pa zato jer nije cenzuriran, ne mogu određivati meni šta ću ja govoriti. Govoriti ću ono što mislim i što želim reći. Ali čak i onda HRT prekida program kada ja govorim. Često puta jednostavno a Pernar priča, mijenja se, reklame. Evo izvanredne vijesti ili repriza ne znam neke emisije. I ovaj problem nažalost, ja bih volio reći samo HDZ je kriv. Ja bih sa guštom to rekao kada bih ja u to bio uvjeren. Ali znam da nije samo HDZ kriv, znam da i dok je SDP bio da je urednička politika ista. I iz tog razloga ne mogu podržati članove nadzornog odbora jer znam da tko god sjeda u njima ili 4 SDP-ovca ili 4 HDZ-ovca, ili 2:3 3:1, kakve god kombinacije vi izvrtjeli znam da se ništa neće promijeniti. Kaže gospodin iz HDZ-a, kao dajte šansu ovima iz nadzornog odbora. Ako oni pokažu suprotno, ako me razuvjere svojom politikom, ja ne samo da ću ih podržati idući puta ako ih se bude kandidiralo nego ću javno sa govornice reći dečki rade svoj posao. Ali dati im na bjanko povjerenje, pa koliki ljudi su vašim kandidatima dali bjanko povjerenje? Sjećamo se svi obećanja 1000 eura za novorođeno dijete? Spominje Ivo Sanader da će vratiti vanjski dug, da će smanjiti PDV, da ćemo, obećanja. Predsjednica Kolinda, što je govorila? Da će Hrvatska biti najbogatija zemlja na svijetu, da će to ona učiniti, pa što je napravila? Ali na HRT-u se o tome ne može raspravljati. Nema jedna emisije gdje bi se reklo, odnosno raspravljalo o predizbornim obećanjima. Pa neka onda građani vide šta SDP obećava, šta HDZ, koja je uloga predizbornih obećanja itd. Vi ste građane uvukli u jednu farsu, odnosno državna televizija na način da im se prije izbora serviraju obećanja a kada izbori prođu onda kažete pa mi smo se samo šalili, pa to je bila samo predizborna kampanja, mi to nismo misliti. Eto dame i gospodo. Ali hoće li takve emisije o predizbornim obećanjima biti na HRT-u? Hoće li nadzorni odbor tražiti da se o tome raspravlja? Svaka tema koja je krucijalna za građane, recimo to što 1500 radnika Uljanika će dobiti otkaz, mislite da se o tome raspravlja na HRT-u? Ne, zato jer nikog nije briga za te radnike, njima oni nisu bitni. Zašto? Zato jer su njihove stolice sigurne, zato jer primaju preko milijardu i pol kuna godišnje, tamo raspodjeljuju to kako ih je volja. A to što je program katastrofa, to što je gledanost Dnevnika pala na 3% HRT-a, pa vas to nije briga. Zašto? Zato jer vama nije bitna gledanost niti kvaliteta HRT-ovog programa nego vam je bitno samo to da se vrši ta propaganda u korist vladajuće stranke i jednima i drugima i HDZ-u i SDP-u. I onda kažete gospodine Pernar zašto nas nećete podržati. Pa kako da vas podržim? Kako da vam dam priliku poslije svega? Ali ovo sve što provodite i još sa Stankovićem to jednostavno ja ne mogu progutati.

Ja se nadam da su završile reklame. Morao sam malu pauzu napraviti zbog reklama. Kolega Pernar, dali ste krucijalni argument da je HRT za vrijeme SDP-a bio partijska televizija zato što nije bilo sučeljavanja. Dakle, to što nije bilo sučeljavanja je reklo Državno izborno povjerenstvo, a prava partijska televizija bi onda lijepo nazvala glavnog ravnatelja i rekla zanemari ove iz Državnog izbornog povjerenstva, oni su ti bezveznjaci. Stavi ti sučeljavanje. To bi bila partijska televizija koliko se ja razumijem u pojam partijske televizije. Onda vam je drugi argument je spomenuli ste jednu novinarku koja inače radi u istoj emisiji sa ovim drugim novinarem koje ste spomenuli u ovom trenutku, koja o njemu za razliku od vas ima dobro mišljenje, ali nema veze. Ona je za vrijeme te partijske televizije kako ste nazvali za vrijeme SDP-a bila urednica jedne emisije. Moram priznati da sam se dosta često ljutio na nju da nas je ponekad vrlo često bezrazložno kritizirala, ali to je demokracija. Danas više nema tu emisiju, nije urednica. Prema tome, vaša retorika u kojoj bacite tri bombe na HDZ a onda jednu do jednu i pol na SDP po meni nije korektna. Dakle, niti je bila partijska televizija

Dakle, što se tiče vaše politike bacanja bombica nema šaranja. Tamo su oni na koje treba ovako retorički. Hvala. Odgovor na repliku. Uvaženi kolega Bauk, vi ste dok ste vi govorili da u vaše vrijeme HRT nije bio partijska televizija kolege iz HDZ-a su se smijali. Zašto su se smijali? Pa nisu naivni, pa znaju da ste stvarali kult ličnosti od Zorana Milanovića, da ste govorili da se 500 radnih mjesta tjedno otvara, a istina je bila da je 500 mladih ljudi tjedno odlazilo iz zemlje. Ja kad sam to vidio ja sam se sablaznio. Pa kako možete sa takvim prizemnim lažima uopće ići na izbore? I onda se čudite što ste ih izgubili. Vi ste ti koji ste odgovorni za to što je HDZ došao na vlast. Da SDP ima imalo normalnu politiku ne bi narod glasao za HDZ, ali vi ste rastjerali svojom politikom mlade ljude i gurnuli velik dio birača nazad u njihove ruke. Međutim, što se tiče teze vezano uz predizborno sučeljavanje, DIP nije tražio da nema sučeljavanja, nego je tražio da se svim kandidatima da pravo ili nikome. A vi ste rekli bolje nikome nego svima, vi ste umjesto da oslobodite sve nevine vi ste sve nedužne osudili. To je vaša politika. A zašto Denisa Latina niste vratili? E dame i gospodo, mnogi su očekivali da će ga SDP vratiti, ali za njega nije bilo povratka zato jer je samostalna struktura ličnosti, nije lutak, nije na konac. A što kažete da je sad Maja Sever radi sa Aleksandrom Stankovićem, pa radi s njim jer nema izbora, jer nema više emisiju i žena je egzistencijalno ugrožena, mora negdje raditi.

Ona će voditi Nedjeljom u 2, a Stanković će njoj pomagati pripremu emisije. Vi ste gori i od HDZ-a i od SDP-a vidim. Idemo na drugu repliku, poštovani kolega Maras. Hvala lijepo. Kolega Pernar, sada ste demonstrirali u biti kako bi Živi zid vodio HRT ali sad to nije tema. Tema je da vidim da u vašem radu ima dosta logike nekada. Izgledate ovako da nekada rezonirate na neki čudan način. Recimo evo sada vi pričate o tome kako je HDZ nevjerodostojan i nije ispunio primjerice obećanje da će dati 1000 eura za svako novorođeno dijete. I onda tu vidite negodovanje sa strane HDZ-a, vrti gospodin Bačić glavom i kaže nije tako. Onda s druge strane kad kažete obećali su da će 330 000 ljudi odblokirati gospodin Šuker se nervozno prebacuje u fotelji. Znači, vidite da negoduju iz HDZ-a kad takve stvari govorite. A onda kažete SDP i HDZ su isti i onda svi se smiju zadovoljno i trepću i kažu to je istina, kažu to je istina. Pa vidite li po tome gospodine Pernar da tu nešto nije u redu. Znači od svih vaših teza sve odbace, jedino da su SDP i HDZ isti prihvaća. Jedino to prihvaćaju i kažu to je u redu. A znate li zašto? Zato što je HDZ-u svejedno. Ako su oni loše, njima nije bitno da oni budu dobri, nego da su svi loši. I nemojte na to pristati. Znači nisu svi isti, nemaju svi istu politiku i nemojte to zagovarati. HDZ-u, ako netko kaže HDZ su lopovi nema veze, oni će reći svi su lopovi. Njima to ne smeta. Nemojte pristajati na tu politiku. Nisu svi isti. Odgovor na repliku kolega Pernar. Gospodine Maras, ne može se reći da su isti, jer sjećam se još kad ste vi obećavali da ćete otvoriti 200 000 novih radnih mjesta iz SDP-a, a Ivana Maletić je, Vesna Pusić jeste li vi govorili o 200 000 novih radnih mjesta, Čačić je govorio, njen zamjenik a ona je govorila da umirovljenici neće primiti mirovine ako ne uđemo u EU. Dok recimo iz HDZ-a su obećavali 180 000 novih radnih mjesta. Čak sam i povjerovao u nju. Vi ste pisali dobar život svima, a ne samo njima. Ja sam mislio da ću ja živjet bolje kad SDP dođe na vlast, ali to se nije dogodilo gospodine Maras. I ja vam garantiram da većina naših građana nije živjela bolje kad je SDP došao na vlast nego ste samo vi iz SDP-a živjeli bolje. I to je istina. Vi ćete reći nije jednako kriv. HDZ i Jadranka Kosor i to je bila katastrofa, preko noći je više od 100 000 ljudi završilo u blokadi doslovce. A da li ste vi kad ste došli na vlast išta napravili da to promijenite? Niste, nego ste dozvolili da i dalje javni bilježnici provode ovrhe umjesto sudova. Znači za građane koji su blokirani, koji neće primit božićnicu ove godine, a dame i gospodo ne možete reći da vi i jedni i drugi niste krivi. Pa tko je onda kriv? Vi biste to mogli reći da niste bili na vlasti, ali ste bili. Narod vam je dao odgovornost. Vi ste tu odgovornost, odnosno priliku propustili. I zato se vlast, odnosno ping-pong loptica se vratila nazad HDZ-u.

Kolega Pernar, budući da ste me pozvali na neki način sa govornice moram nešto reći o tome o čemu ste govorili. Ali ne mogu reći da sam zadovoljan. Hrvatskoj televiziji kao javnom servisu nedostajalo je nešto što se zove stručno praćenje teme. Budući da se u slučaju franak i u slučaju nezakonitih kamata radi o najmanje 200 000 obitelji ugroženih nezakonitim poslovanjem banaka Hrvatska radiotelevizija nije našla za shodno da pronađe ekonomske pravne stručnjake da ih plati i da oni prate cijelu situaciju i da javnost obavještavaju o cijeloj situaciji na jedan stručan neovisan način, nego su sve to radili sporadično, pozivali su mene, pozivali su neke ekonomiste, neke pravnike onako sporadično. Ali nisu platili jednu pravno ekonomsku stručnu ekipu da se bavi tim problemom vrlo vrlo ozbiljno.

To je jedan veliki problem. S druge strane banke su plaćale svoje kvazi ekonomiste i kvazi pravnike koji su onda bacali spinove po medijima, koji su bili plaćeni da bacaju te spinove, a Hrvatska radiotelevizija koja je plaćena iz naših džepova nije provela istu situaciju u suprotnom smjeru ali ne spinovima nego stručnim raspravama.

Uvaženi kolega Aleksić, vi kažete nisu zvali adekvatne stručnjake, nisu ih plaćali itd. Pa znate kakve stručnjake dovode sad na HRT? Stručnjake poput Ankice Mamić osuđene prevarantice koja je priznala da je prevarila HBOR, nagodila se s DORH-om, dobila 11 mjeseci uvjetno, rođakinje Zdravka Mamića koja je radila skupa sa njim. Takve stručnjake? Stručnjake koji su spremni doći na televiziju i vrijeđati me. Nitko ne pita za njihov kredibilitet. A pritom ne dozvoljava meni, odnosno protustrani da se branim. To je modus operandi HRT-a. Dovedu dvoje ili troje ili petero ljudi u emisiju od kojih se svi međusobno slažu. Jedini kriterij je podobnost, jedini kriterij je da govore ono što vladajuća kasta, odnosno klika želi čuti. To je žalosna istina. A što se tiče problema sa frankom on je posljedica toga što uopće u Hrvatskoj postoji valutna klauzula, a postoji zato jer je HNB mjenjačnica, a ne središnja banka. Postoji zato jer HNB ne posuđuje bankama kune, jer da im posuđuje kune onda bi te banke dalje građanima posuđivale iste te kune bez valutne klauzule. Već HNB traži od banaka poslovnih u Hrvatskoj da se zadužuju vani za strane valute. Onda te strane valute u HNB-u pretvaraju u kune i zato su svi krediti vezani manje-više valutnom klauzulom. To je problem. O tom problemu se na HRT-u ne govori. A svi njihovi tobožnji stručnjaci financijski koji dolaze govore da, dobro je za Hrvatsku da je HNB mjenjačnica. Da, dobro je da je novac dug, da dobro je da novac nastaje samo kao kredit, da dobro je da se država ne može financirati iz centralne banke i da ovisi o kreditima banaka koje na taj način zapravo vladaju državom. A kakav stručnjak moraš bit za to.

Amandman 1. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene kolegice i kolege. Dakle Odbor za informiranje, informatizaciju i medije ne prihvaća predloženi amandman jer predloženi kandidat bio imenovan u prethodnom mandatu Nadzornog odbora HRT-a.

Da li će se o njemu glasati? Da li postoje proceduralne mogućnosti da se glasa o amandmanu br. 2? Želio bih da se glasa o amandmanu br. 2 a u tom slučaju bi amandman 1, 3, 4 povukli. Dobro. Povlačimo. Povlači.

Gospodine predsjedniče tražim glasanje jer smatram da opozicija ima pravo samo predložiti svog kandidata i to je gospodin Grgić. Zahvaljujem.

Ovaj amandman odbija se od strane predlagatelja. Dakle glasujemo o amandmanu koji odbijamo prijedlog.

Isto obrazloženje kao i prethodna dva. Povlačimo amandman br. 3 i br. 4. i tražimo stanku od 10 minuta da klub odluči kako će glasati o ukupnom prijedlogu. Hvala. To je 9 minuta. da bi govorio o božićnicama koje se ne isplaćuju blokiranima. Hvala.

Poštovane kolegice i kolege, nastavljamo sa radom. Prvi je za stanku, za raspravu nakon stanke Klub zastupnika SDP-a poštovani kolega Arsen Bauk. Nakon odlučivanja o amandmanima i formiranjem konačnog prijedloga Odluke o izboru članova Nadzornog odbora Hrvatske radiotelevizije klub SDP-a je razmotrio novonastalu situaciju i želim vas obavijestiti o našem stavu, a on je sljedeći. Ne možemo se dovesti u situaciju da glasamo za prijedlog odluke o izboru članova Nadzornog odbora HRT-a u kojoj su samo predstavnici vladajuće većine. Nakon što je vladajuća većina odbila prijedlog, jedini prijedlog, dakle koji je bio jasno formuliran kao prijedlog opozicije i time je uskratila pravo opoziciji da autonomno odredi tko će biti njihov predstavnik. S druge strane potvrdili smo glasanjem za amandman, drugi amandman Odbora za informiranje, informatizaciju i medije da prihvaćamo koji su kandidati parlamentarne većine. Međutim, ne možemo glasati niti protiv prijedloga Odluke o izboru članova Nadzornog odbora HRT-a jer bi glasanjem protiv osporili pravo većini da predloži svoja tri. Zbog toga smo odlučili da nećemo sudjelovati u odlučivanju izboru članova Nadzornog odbora HRT-a, odnosno kada već biramo samo predstavnike vladajuće većine neka to onda i napravi samo vladajuća većina. Ujedno koristim ovo vrijeme koje mi je preostalo da svim kolegicama i kolegama zastupnicima i građanima zaželim sretan Božić i sretnu novu godinu. Hvala. Druga rasprava poštovani kolega Ivan Pernar, Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e. Izvolite. Uvažene dame i gospodo, htio bih vas pitati na koji način ćete čestitati Božić 330 000 građana koji su blokirani? Naime, vjerojatno to ne znate. Možda vas to ni ne zanima, ali 330 000 blokiranih građana, odnosno svi koji primaju božićnicu, a svi koji imaju pravo na božićnicu, a blokirani su neće ju primit. Zašto? Zato jer se božićnica uplaćuje na nezaštićeni račun. Rješenje za ovaj problem je vrlo jednostavno. Rješenje je da se ili božićnica isplaćuje u gotovini njima ili da se omogući njena uplata na zaštićeni račun. Međutim, vas za te blokirane građane nije briga jer po vama oni valjda nemaju pravo slavit Božić, odnosno za njih božićna radost, odnosno božićno vrijeme ne treba biti uljepšano sa božićnicom. Smatram da ste tim činom i takvom politikom okrenuli njima leđa. Ali ono što je najsramotnije, da trenutno u Saboru ne sjedi niti jedan zastupnik SDP-a, niti GLAS-a. Zašto? A gospoda iz HDZ-a su tu. Znači vi iz HDZ-a ste barem spremni čuti, a gospoda iz SDP-a ne žele niti čuti, a ne žele čuti zašto? Zato jer njima očito Božić za te ljude nije bitan. Njima je potpuno svejedno to što blokirani građani neće dobit božićnicu, a što se vas tiče gospodo iz HDZ-a molim vas da ovo bude zadnji Božić za blokirane bez božićnice. Evo, molim vas od srca. I nije mi jasno zašto ste ravnodušni, zašto ne kažete, zašto nešto ne napravite po tom pitanju? Pa imate sve instrumente, imate apsolutnu vlast. Imate tu ljude na daljinski upravljač koji će bez grča u želucu stisnut za. Ali očito ne postoji volja. I zato moram reći sa ove govornice, da kada Živi zid dođe na vlast, pitao je gospodin Reiner kak' bi to izgledalo. Ali ćemo mi reda radi staviti i da se i u kojem slučaju da netko i završi blokiran da božićnicu prima ili u gotovini ili na zaštićeni račun. Eto, dragi blokirani građani sretan vam Božić!

Molim vas samo za malo strpljenja, dolaze još neki zastupnici. Valjda su krivo procijenili da će stanke trajati duže, pa vas molim samo još koju minutu.

Imamo kvorum i možemo pristupiti glasovanju. Pa samo želim naglasiti da Hrvatski sabor imenuje članove Nadzornog odbora HRT-a većinom glasova svih zastupnika na temelju članka 22. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj televiziji, dakle 76 glasova. Molim glasujmo.

Poštovane zastupnice i zastupnici, ovim zaključujem 6 sjednicu Hrvatskog sabora. Koristim prigodu da čestitam i zaželim sretan Božić i sretnu i uspješnu novu godinu vama osobno i članovima vaših obitelji. Dozvolite mi isto tako da u vaše i u svoje ime uputim najiskrenije čestitke svim građankama i građanima Republike Hrvatske i svima onima koji nas širom svijeta redovito prate. Sa radom ćemo nastaviti 17. siječnja 2018. godine, a sada vas pozivam na tradicionalno druženje zajedno sa zaposlenicima Hrvatskog sabora i predstavnicima medija.